Premiér se nám bude snažit ukázat, jak návratem k socialismu zajistí dobře fungující stát. Protože se ani odborníci neshodnou, jestli jde o vládu pana Babiše, nebo pana Sobotky, a u vlád bývá zvykem, že mají své přízvisko, říkejme jí třeba vláda socialistická. Tato vláda bude zvyšovat sociální transfery a výdaje ve všech oblastech, ať to stojí, co to stojí. Podpory všeho druhu porostou, stejně jako platy všech, zdravotnické poplatky se zruší a slušné státní důchody budou úplně pro všechny. Jak ale těmto slovům uvěřit, když vývoj ve většině evropských zemí kolem nás jde zcela opačným směrem? K větší zodpovědnosti lidí za své zdraví, stáří i sami za sebe obecně. Zcela nevěrohodně se zde navíc tvrdí, že zrušení poplatků a jejich výpadek navíc nebude nikomu a nikde chybět. Například miliardové výpadky v příjmech nemocnic prý pacient nepozná. Zkuste ještě dneska, pane premiére, zavolat libovolnému řediteli libovolné nemocnice a zeptejte se ho, jak to vidí oni. Už váš předchůdce pan premiér Špidla tvrdil, že zdroje jsou. Neřekl nám ale kde a vy přesně jdete v jeho stopách. Slibujete lidem nesplnitelné, stravou počínaje a zdravotnickými službami konče. Nic se v nemocnicích nezhorší. Platy lékařů se dokonce zvýší a navíc nebudou ani platit vyšší daně. Všichni budou spokojeni. Prostě socialistický ráj v zemi, kde zítra znamená včera. Nyní mi dovolte trošku jiné jazykové okénko, a to v předposlední prioritě vlády, posílení kontroly zpravodajských služeb. O ostudě s chybami ve jmenování ministrů už tady mluvil pan poslanec Koubek, nebudu to opakovat, ale tohle je skutečně perla všech perel. Posílení parlamentní kontroly zpravodajských služeb České republiky. Tak začíná ten odstavec.